Ale vy tady máte na programu schůze zítra, že chcete ovládnout politicky Českou televizi, aby vysílali jenom provládní názory.

Takže to je samozřejmě pro nás úplně nepřijatelné. A poslední bod, mimořádný bod, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti. Průměrná sazba hypotečních úvěrů v České republice vzrostla během února na 6,37 % a je tak nejvyšší za posledních dvacet let. Uvádí to analýza Hypoindex společnosti Fincentrum.

To je neuvěřitelné. Naopak se Ivan Bartoš z Pirátů a vláda Petra Fialy chystají situaci ještě zhoršit plánovaným zvýšením daně z nemovitosti, což pro naše občany dále zvýší náklady na bydlení vlastnické i nájemní. Navíc zvýšení této daně má být příjmem státního rozpočtu, a nikoli samospráv. Hnutí SPD má na řešení této neudržitelné situace jasné recepty: zastropování sazeb hypotečních úvěrů, zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny anebo masivní státní podpora nové bytové výstavby na úrovni měst a obcí včetně podpory družstevního bydlení.

Děkuji za pozornost. Nyní je tedy přihlášena paní místopředsedkyně Dostálová a dále je přihlášen pan místopředseda Havlíček. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, bohužel se dnes dostáváme z mého pohledu do zcela nepřijatelné situace, kterou plánuje současná pětikoalice, a to připravit průměrného českého důchodce jenom v tomto roce o 7 000 korun. Primárním a hlavním důvodem této pro nás zcela nepřijatelné situace je laxnost a nezodpovědnost současné pětikoalice, která nejenom nekomunikuje s opozicí, na to už jsme si trochu zvykli, ale nekomunikuje ani s odborníky, protože nezapočítala mimořádnou valorizaci penzí do státního rozpočtu. Přitom jsme vás tady na půdě Poslanecké sněmovny ve všech výborech my jako opozice na toto upozorňovali, že vám ty peníze chybějí, ale upozorňovala vás na to i Národní rozpočtová rada, že státní rozpočet nepočítá s desítkami miliard korun potřebnými k mimořádné valorizaci důchodů, a to i přes to, že se již měsíce vědělo, že k té valorizaci dojde a že jde o mandatorní výdaj. Navíc Národní rozpočtová rada vysloveně upozorňovala, že vzhledem k vysoké částce nelze rozumně předpokládat, že ji bude možné pokrýt z úspor z jiných položek státního rozpočtu.

Bohužel pětikoalice, ostatně jako v řadě obdobných situací, tento problém vůbec neřešila a neřeší, tedy zcela vědomě nejenom že připustila celou situaci, ale dokonce tuto situaci sama vytvořila, a dnes chce vyřešit krizovou situaci na úkor skupiny našich občanů, která je nejzranitelnější, která se sama nebude bránit. Vláda totiž ví, že důchodci nevyjdou hromadně do ulic a nebudou protestovat, i když jich je 2,5 milionu. Bohužel, tato skupina obyvatelstva často nemá dostatek sil, aby se sama bránila.

A věřte mi, že my máme skutečně jedny z nejdelších odpracovaných let v rámci Evropské unie.

Takže my jim nenavyšujeme důchody, ale my jim vyrovnáváme právě zdražování všeho, co se kolem nich děje. Navíc je zcela zřejmé, že inflace, která je dynamizovaná cenou energií a potravin, dopadá na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva výrazněji než na vysokopříjmové skupiny a domácnosti důchodců jsou ze své podstaty vždy nízkopříjmovou skupinou obyvatelstva. Navíc je také zcela zřejmé, že důchodci si už vlastní činností svou situací nezlepší. A posílat důchodce pro sociální dávku postrádá smysl, protože odpovězme si na otázku, jakou logiku dává to, že na jedné straně budeme krátit důchody a na druhé straně je budeme posílat pro sociální dávky?

A do této situace, kterou si všichni uvědomujeme, že ten digitalizovaný svět, kam vlastně spějeme, a je to určitě správně pro produktivní část obyvatelstva, pro důchodce je to zcela nepřijatelné a oni tuto zeď, kterou jim pomyslně stavíme, mnohdy nejsou schopni přelézt. Zásadní je také, že období, za které se valorizace počítá, již skončilo, tedy nárok na tu onu mimořádnou valorizaci již důchodcům vznikl. To znamená, pokud se dneska tady fakt legálně a legitimně bavíme o tom, že budeme krátit důchody, tak jednoznačně jednáme retroaktivně.

A co tady řešíme?